Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 51. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 64 poslanců. Pozvánka byla rozeslána elektronickou poštou dne 10. června tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Má někdo jiný návrh?

Poprosím přicházející poslance, aby se registrovali svými kartami.

Ptám se, kdo je pro.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Babišová Andrea pracovní důvody, Běhounek Jiří pracovní důvody, Bělobrádek Pavel do 13 hodin bez udání důvodu, Birke Jan pracovní důvody, Bláha Jiří pracovní důvody, Blažek Pavel pracovní důvody, Bojko Marian zdravotní důvody, Černochová Jana pracovní důvody, Čižinský Jan zdravotní důvody, Dražilová Lenka do 16 hodin pracovní důvody, Dvořák Jaroslav zdravotní důvody, Fridrich Stanislav od 12 hodin zdravotní důvody, Hnilička Milan pracovní důvody, Juránek Stanislav zdravotní důvody, Juříček Pavel pracovní důvody, Kolovratník Martin zdravotní důvody, Kozlová

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Mám tady dvě přihlášky s přednostním právem s žádostí o vystoupení před schválením pořadu dnešní schůze. První je pan poslanec Jan Farský a druhý je pan poslanec Ivan Bartoš. Takže já poprosím pana poslance Farského. Třetí bude pan poslanec Jurečka. Přečtu ještě další dvě omluvy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve fázi před schválením pořadu této schůze. Budou vystupovat poslanci s přednostním právem. Já vás poprosím o klid v jednacím sále, abychom mohli začít jednat. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně děkuji všem, kteří se podepsali pod svolání této mimořádné schůze, a doufám, že předem můžu poděkovat všem těm, kteří podpoří schválení jejího programu, abychom mohli těch osm bodů navržených dneska projednat. Abych tady co možná stručně a snad i přesvědčivě vysvětlil, co nás vedlo k tomu, abychom tuto schůzi navrhli svolat, a proč je tak důležité, aby proběhla.

Já vás přeruším, protože vás neslyším.

Já si myslím, že bod, který máme projednávat, je docela vážný a zaslouží si naši pozornost. Prosím, pane poslanče.

Prostě bez vody není život.

Samotná eroze nás stojí ročně 10 mld. korun.